Pane ministře, vy jste mě pobavil, protože tenhle materiál, co tu máme, je původní vládní návrh, který jsme si upravili my poslanci k obrazu svému, aby nám to lépe vyhovovalo, protože ministerstvo bylo daleko přísnější a byly tam věci, které jsme jim vysvětlili, že z praktického hlediska jsou opravdu špatně.

Zatím poslední přihlášený je pan předseda a zpravodaj v tuto chvíli v jednom. Pane ministře, s přednostním právem, nebo?

A ještě je další přihláška do rozpravy.